Je to neuvěřitelné a znovu zopakuji, že to je nečestné ze strany ministra Válka, a nechápu, jak je možné, že toto nebyl schopen vysvětlit.

Jak to, že tady není na interpelacích? Problém je v tom, že to skutečně může ovlivnit kvalitu českého zdravotního systému. Je otázka, co v tom je.

Uvádím to záměrně, protože pan profesor Válek je radiolog. Bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení! Bez nařízení vlády, kde se upravuje specializovaná způsobilost! To přece není možné. To je asi důležité sdělení, oni mají k tomu velké výhrady, protože to řádně projednáno nebylo.

Tak kde je ta diskuse na odborném poli?

Ruší se úplně, nebo se zkracuje, anebo je v tom něco jiného? Znovu opakuji, že nemáme jisté dopady na systém zdravotní péče, na současně nastavenou laťku, a to považuji za opravdu velký problém. Je velká škoda, že jste neumožnili toto projednat napříč Sněmovnou a ve zdravotním výboru, protože ty úmysly možná na nich něco bude.

To má logiku, ale nikdo to neprojednal a my nevíme, jestli to je ten krok B.

Já bych se teď více zaměřila na konkrétní věci, které Ministerstvo zdravotnictví uvádí. Vy jste v tom tak trošku nevinně, pane ministře, protože to není váš rezort a pravděpodobně asi nelze očekávat, že byste se mi k tomu vyjádřil, tomu rozumím. Nicméně tady měl určitě sedět pan ministr Válek, který by se této části přílepku věnoval. Jedná se tedy o to, že Ministerstvo zdravotnictví v tomto velkém zákoně, který se těžce rodil po roce 2000 já jsem u jeho zrodu byla, vím, jak to bylo bolestné, než se všichni domluvili, než všichni nastavili požadovanou kvalitu péče. Ano, ty zákony procházely nějakou aktualizací, ale proč se to dává jako přílepek sem, takto stěžejní zákon?

Další věc je tedy, že se ruší specializovaná způsobilost v trvání tří let ukončení atestační zkouškou. To se ruší. Jaké je odůvodnění? Když půjdu teď postupně po tom odůvodnění, tak je to, že návrh novely také reflektuje skutečnost, že celkový příliv dalších příchozích osob není v rámci nadcházejícího období významně předvídatelný, že i nadále budou přicházet do České republiky další osoby, předpokládám, že se to týká ukrajinských občanů, které budou následně potřebovat podporu prostřednictvím logopedické péče.

Tak proč je najednou tady přílepek jenom u klinických logopedů? Budou se tedy změny týkat dalších zdravotnických profesí? Jak to tedy bude, když nemáme lékaře, nemáme sestry? Můžeme očekávat nějaké další přílepky zase v jiných zákonech? To je asi to zásadní, proč to tak je.

Ta procenta nejsou nijak závratná, ale hlavně se tam uvádějí mateřské školy a základní školy.